Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 60. schůze Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Tato schůze byla přerušena před schválením pořadu při vystoupení poslanců s přednostním právem.

Táži se tedy, zda toto i nadále trvá? Pane ministře? Ano. Momentíček, musíme si vyjasnit, protože je zde zájem ještě pana předsedy Andreje Babiše, ale bohužel nemám jeho přihlášku.